Návrh byl zpracován ve spolupráci s Českým báňským úřadem.

S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si dovoluji vás požádat o podporu předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi... Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o ztišení, aby bylo slyšet, co jednotliví poslanci přednášejí. Opakovaně vás žádám o ztišení. Prosím, pokračujte.

První dva pozměňovací návrhy, o kterých dnes budeme rozhodovat, řeší jednu zásadní věc, tj., jakým způsobem budou odcházet peníze z dvou krajů postižených povrchovou těžbou hnědého uhlí, a to z kraje Ústeckého a kraje Karlovarského, do státního rozpočtu. Jistě jste si všimli, že hlavním cílem této novely je přesunout, nebo navýšit poplatek za vydobytý nerost na dvojnásobek. To považuji za naprosto správné, skutečně je dobře, že se navyšuje onen poplatek. Ten byl historicky nízký a tento krok je krok správnou cestou. Myslím si, že to je i postoj celého poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. S čím nemohu souhlasit a v zásadě to rozporuji, je poměr. Poměr, jakým způsobem budou ony peníze, které z těžby dostaneme, jakým poměrem ty peníze budou rozděleny. Ministerstvo průmyslu a obchodu na pokyn ministra financí Andreje Babiše změnilo pouze u hnědého uhlí poměr rozdělení dílčích úhrad z dobývaného nerostu. A tím způsobem, že u všech ostatních komodit, to znamená... Prosím o ztišení zvlášť v levé části sálu, kolegyně a kolegové.

Tohleto správně není.

Pane poslanče, já vás požádám, abyste nerušil u stolku zpravodajů, aby se pan zpravodaj se mohl soustředit na přednášené věci.

Já si myslím, že pana ministra průmyslu to zajímá. Já vás poprosím, abyste pokračoval, pane poslanče.

V tom druhém se snažím udělat jednu věc, a to dát více peněz nejenom obcím, ale samozřejmě i krajům. To znamená, ten poměr se mění ještě jinak. To znamená, ty peníze jsou 25 % příjmem obce, ze 30 % jsou příjmem krajů a ze 45 % samozřejmě tam zůstávají nějaké peníze pro státní rozpočet jsou příjmy státního rozpočtu. Já jsem často slyšel námitku, že ty peníze pro obce tam zůstávají a že obce na tom nejsou v tomto případě špatně. Samozřejmě je pravda, že obce dostanou peníze. Často jsem slyšel námitku, že stát dává peníze zpět do oněch dvou krajů.

A to já, prosím pěkně, považuji za naprostou samozřejmost. Já považuji za naprostou samozřejmost v okamžiku, kdy se provádí takto extenzivní těžba, že se budou sanovat důlní škody a že se provede rekultivace. O tom se přece tady vůbec nebavíme. My se tady bavíme o něčem úplně jiném. Ty peníze v těch krajích chybí na rozvoj kraje. A o rozvoji kraje tady musíme mluvit. To tady nemusím připomínat. Ty peníze, které by zůstaly v obcích a v krajích, tak ty by právě mohly jít na dostavbu dopravní infrastruktury, na rekonstrukce nemocnic. Proč třeba v Ústeckém kraji nemáme špičkovou nemocnici, ale máme tam finančně skomírající Krajskou zdravotní? Protože tam nejsou peníze! Proč ty peníze nedáme právě kraji, aby mohl postavit pro lidi postižené těžbou, kde je v tom kraji největší nemocnost, největší kojenecká úmrtnost, proč ty peníze nedáme právě tomuto kraji z těchto peněz, které se v tom kraji právě generují? Samozřejmě byl bych rád ten, který zanechává onen současný stav, samozřejmě i ten, který dává možnost krajům s těmito penězi hospodařit.